Děkuji za slovo. Hezký večer, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové.

Děkuji. Také děkuji. Otevírám rozpravu. S přednostním právem za klub TOP 09 pan poslanec Kučera. A ještě omluvím paní poslankyni Golasowskou od 19. hodiny. Dobrý den a děkuji za slovo.

Pokrývá všechny oblasti od bezpečnosti jaderných zařízení až po opatření ke kontrole a dodržování zákazu šíření jaderných zbraní.

My v tuto chvíli sledujeme průběh tohoto výběru, který na dané lokality má poměrně závažný dopad v tom, že vnáší nejistotu do oněch zmiňovaných lokalit.

že není jasné, zda tam bude, či nebude postaveno hlubinné úložiště. Já spíše teď hodnotím onen proces.

Ten proces výběru lokality je tak nestandardní a jedinečně dlouhodobý proces, že by tam měl být jasně deklarovaný právě onen zájem obcí o co největší zapojení do procesu výběru.

Nicméně jsem v tu chvíli vyslyšel i celkem racionální argumenty ze strany Úřadu pro jadernou bezpečnost a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a pozměňovací návrh jsem v danou chvíli nepředložil.

A já myslím, že by bylo dobré, kdybychom potom ve třetím čtení přijali i toto doprovodné usnesení, aby jasně byla vidět snaha Sněmovny o řešení právě této situace s výběrem hlubinného úložiště a současně o posílení zapojení obcí do procesu rozhodování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Dobré odpoledne.

To vůbec ne.